Já jsem chtěl jenom doplnit, abych nebyl špatně chápán: jestli tam bude nula nebo 0,5, skutečně není velká otázka.

Já se tedy ptám, jak to budeme vymáhat, Státní plavební správa, myslím si, že je pod Ministerstvem dopravy, tak jak to tedy bude zařízeno, nebo to bude vymáhat policie? Na tohleto bych chtěl tedy mít odpověď. Ano, děkuji, to byla poslední faktická poznámka, vracíme se do obecné rozpravy. Další přihlášený je pan poslanec Kolovratník.

a možná stejně jako tato, někdy někomu z nás tady v sále ještě změnily názor.

Já se pokusím neopakovat to, co říkali moji předřečníci, a docela mě zaujala jedna reakce tady na Twitteru jednoho z mých řeknu fanoušků nebo opravdu z lidí, kteří velmi často téměř se vším, co prezentuji, souhlasí, a dneska mi pán, nebudu ho jmenovat, dodržím anonymitu, píše: Martine, omlouvám se, s tímto striktně nesouhlasím. Dobře víte, že vodáctví není nikdy jen o dvou pivech, to pak můžete rovnou schválit jedno pivo po obědě i všem řidičům automobilové dopravy, píše pán.

I když jsme to diskutovali řeknu nepoliticky, ale právě odborně na hospodářském výboru a měli jsme k dispozici, nebo tam s námi i byli dopravní policisté s těmi statistikami, opravdu, dámy prominou, s těmi šílenými statistikami nehodovosti způsobené právě alkoholem, a nejen u vlastních zranění, nejen u cyklistů, ale právě u zranění, kde způsobíte neštěstí někomu jinému, kdy zkrátka ohrozíte bohužel i tím nejhorším možným způsobem někoho jiného, tak to je přece jasný důvod, proč toleranci na silnicích zkrátka mít na nule a nepouštět ji.

Odpověď policistů a odborníků na bezpečnost silničního provozu vždycky je: Zahraniční kolegové policisté nám to závidí, že tady v České republice máme v silničním provozu v dopravě nulu. A i pro mě tohle je úplně jiný svět a vždycky si říkám, a možná se mýlím: Na vodě je to přece úplně jiné, tam neohrozím někoho, že ho srazím, že ho přehlédnu na přejezdu nebo na přechodu pro chodce, že ho zajedu.

Pan poslanec Munzar to vysvětlil velmi pěkně a velmi dobře, já to velmi stručně rád zopakuji.

A snad poslední malý argument, který mě napadl je to návrh výborový, tak prosím zvažte i to, že prošel debatou na hospodářském výboru, stal se tím takzvaným áčkem. Abych byl korektní, je pravda, že pak, když jsme hlasovali stanoviska, tak bylo toto bez stanoviska sami to asi znáte i ze svých ostatních výborů, například zrovna pan předseda v tu chvíli náhodou chyběl. Měl covid, chudák, takže o ten jeden, dva hlasy to bylo, řekněme takové vyrovnané. Děkuji moc za zvážení podpory. Poprosím paní poslankyni Ožanovou, bude následovat pan poslanec Lochman. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.

Pro mě je to i voda, vždycky hrozí to, že někomu mohu ublížit.

Prosím vás, to není proto, aby někomu bylo dobře, to je proto, aby bylo bezpečně.

Prosím vás, buďme rozumní, máme jednu velkou výhodu, máme tady nuly.